Děkuji.

Chci se zeptat, zda pan navrhovatel, případně pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne, děkuji. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já si dovoluji požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu.